Děkuji moc za pozornost. Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tak jsem se chtěl zeptat, jaký je ten důvod toho, proč je tam takový rozdíl.

Děkuji. Paní ministryně bude reagovat. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Veřejná podpora představuje svého druhu zvýhodnění některých subjektů na trhu před jinými, a proto je souladná s pravidly vnitřního trhu Evropské unie pouze při dodržení stanovených podmínek.

Ten stanoví některé benevolentnější podmínky pro poskytování veřejné podpory v nynější situaci.

K naplnění požadavků uvedeného dočasného rámce proto musí být toto pravidlo stanoveno i pro příjemce kompenzačního bonusu. A podmínka absence úpadku je zcela standardní podmínkou všech dotačních programů, které jsou stejně jako kompenzační bonus veřejnou podporou.

K tomu my jsme tady nepřistoupili. Prosím.

Tak jestli bychom nemohli třeba spolu vymyslet něco, co by jim pomohlo. Děkuji.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Vážený pane ministře.